Děkuji za pozornost.

Já jsem tady včera hovořila a budu o tom hovořit znovu, a to o problematice dětí. Myslím si, že to je moje povinnost.

Včera jsem zde říkala, že psychologové se shodují na tom, že vyhodnotit dopady této výchovy bude možné zodpovědně po dvou až třech generacích.

Proč to zdůrazňuji?

Proč to říkám?

Úplně stejně je to i naopak.

Ano, rozumím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.